Děkuji, vážená paní předsedající.

Děkuji.

Prosím.

Podrobně jsem o obou hovořila v rozpravě. Děkuji. Také děkuji. Paní poslankyně Taťána Malá může vystoupit, následně pan poslanec Ivan Adamec. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji.

Je to návrh, který je velmi jednoduchý.

Tyto směrnice budou transponovány vládním návrhem zákona, jehož obsahem budou novely všech zákonů upravujících zaměstnanecké poměry, to jest i novela zákona o státní službě.

Děkuji za pozornost. To by tedy byly všechny přihlášky do podrobné rozpravy. Není, není ani u paní zpravodajky.

Děkuji oběma, kteří nás provázeli tímto druhým čtením. Uzavírám tento bod. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Slyšela jsem žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se vašimi registračními kartami. Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajícího bodu. Ještě počkám na poslední. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?